Těm, kteří si nemohou pomoci. A ten socialistický, že to dělám bez testu na majetek. Rozdávám všem. To je rozdíl mezi sociálním a socialistickým. Veďme ji jinde, veďme ji u rozpočtu příští týden ve třetím čtení, padají tam návrhy a můžeme si to říkat.

Ano, děkuji panu poslanci Stanjurovi za to vysvětlení. Jenom ale jak jsem to poslouchal a pochopil, tak v tom případě, když je to rozdávání všem, ten socialistický způsob, tak pak ten váš návrh dneska chápu jako socialistický. A jinak bych chtěl říci, že ještě co řekl předřečník, jak to bylo velice významné, to, co řekl pan poslanec Stanjura, je možné, že to bylo velmi významné.

Čeština je opravdu hezký jazyk, tak já to řeknu přesněji. Všem, kteří to potřebují.

Je tady někdo? Ale například obědy všem zdarma, i těm bohatým rodinám, to je přesně ten případ. To není obědy zdarma těm, kteří to potřebují, a to umí vyřešit obec, škola, máme na to jiné programy. Ale obědy zdarma všem bez testu majetku, to je případ socialistického! Obědy zdarma všem je typické socialistické opatření. Ale nechtěl bych zavést debatu k obědům zdarma. Jenom příklad pro pana poslance Zaorálka. Děkuji a faktické poznámky nejsou ještě zcela u konce.

A určitě doporučení:

Děkuji za stručnou faktickou poznámku. Nyní paní poslankyně Gajdůšková, připraví se pan poslanec Dolínek. Vážený pane předsedající, vážená vládo, ctěná Sněmovno, jenom rychle. Je otázka samozřejmě na to, co zde zaznělo o potřebnosti, kdo tedy určí tu potřebnost. A v tom se určitě neshodneme. A jestli se bavíme o dětech, tak cokoli dětem pomůže, je potřebné.

Ano, v pobytových sociálních službách potřebujeme navýšit peníze především na zaměstnance těchto služeb. To je pravda. Ale ve vztahu k jejich klientům to je trošku jinak. Tam přece ti lidé dostávají další služby prostřednictvím toho, že ta pobytová služba vůbec existuje. Ti lidé na tom nejsou tak jako ti, kteří jsou doma a kteří dostanou skutečně jenom ten příspěvek, o kterém se dneska zde bavíme. Já jsem přesvědčena o tom, že je dobře návrh pana poslance Sklenáka i s tím časovým rozlišením. Děkuji. S náhradní kartou číslo 11 hlasuje pan poslanec Onderka.

Víte, jsou věci, které chápu, že nemůže každý sledovat.

A tam my cílíme a říkáme, pojďme to zkusit a dejme obědy všem. Děkuji. Děkuji a ještě dvě faktické poznámky. Dobré dopoledne, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci.

Dobrý den, dámy a pánové. Chtěl bych zareagovat na předřečníka pana kolegu Dolínka vaším prostřednictvím, který tady řekl: Dejme ty obědy všem! To je ten socialistický přístup. Ony to nejsou obědy zdarma! Nic není zdarma! Je to přesun platby od rodičů k daňovým poplatníkům.